Další faktická poznámka pan poslanec Fridrich.

Za celou tu dobu nebyl nejmenší problém. Moje účetní si naopak pochvaluje jednu věc, a to je ta, že na daňovém portálu si druhý den může zkontrolovat všechny položky a odsouhlasit si platby, které prošly, s tím, jaká byla zkušenost.

Jsem z obce, která má 200 obyvatel.

Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, dnes někdo jen těžko přijde s novým převratným argumentem, který by ty z vás, kteří zavedení EET podporovali, přesvědčil o jeho škodlivosti a negativních dopadech na podnikání v České republice. Přesto si dovolím krátce vystoupit. Považuji za nanejvýš dobrou zprávu, že se dnes otevírá možnost EET kompletně zrušit. Já jsem sice nebyl v minulém volebním období poslancem, ale dobře vím, že vládní strany a ministr financí Andrej Babiš v době přijímání zákona o EET opakovaně vinili opoziční strany včetně ODS z obstrukcí a blokování Sněmovny. Já si naopak už tehdy svých kolegů velmi vážil za preciznost, s jakou se snažili argumentovat a varovat před dopady opatření, které vláda tlačila bez přesvědčivých důvodů. Tehdy poslanci ODS jasně varovali před tím, že nově zaváděný dohledový systém pravděpodobně nebude fungovat, nepřinese žádné zázračné přínosy do státní kasy a navíc svou nepřipraveností a požadavky zkomplikuje podnikání tisícům aktivních lidí v České republice. Myslím si, že jsme nejenom varovali, ale i cestou pozměňovacích návrhů jsme se alespoň snažili snížit tvrdost některých konkrétních ustanovení.

Podle mého názoru dnešek jasně ukazuje, že se tehdejší vláda mýlila a opozice měla pravdu. Systém elektronické evidence tržeb aktuálně zpochybnil i Ústavní soud, ono to tady už dneska zaznělo.

Kdybych v době schvalování EET seděl v Poslanecké sněmovně já, vadily by mi nejvíce následující věci. Celý systém EET byl prezentován jako prostředek k narovnání tržního prostředí a reakce na daňové podvody. Ale namísto toho, aby stát zefektivnil stávající kontrolní systém a byl schopný postihovat zjevné daňové podvodníky, rozhodl se šmírovat všechny bez rozdílu.

Stát si vybral ty nejmenší s vědomím, že k poměrně větším daňovým únikům dochází v úplně jiných sektorech.

Od začátku mi současně nesmírně vadil nespravedlivý přístup státu, který vybrané podnikatele ještě dále rozkastoval do jednotlivých podskupin. Bez zjevných důvodů a opory v některých faktech museli někteří zavádět EET hned, na některé má řada přijít teprve později, na některé vůbec.

Vadilo mi, že vláda uvalila veškeré povinnosti a zodpovědnost na podnikatele, absolutně ale nepřipustila, že by se mohli mýlit třeba i finanční úředníci. A úplně nejvíc mi vadil fakt, že vláda prosadila zákon o EET, aniž by zvažovala, jaké dopady bude mít na reálný život, a to zejména mimo města na venkově. Já nepotřebuji sofistikované statistiky k tomu, abych viděl, že na venkově ubyly další obchody s potravinami nebo hospody, kam chodili místní večer na pivo. V zásadě nepovažuji za podstatné, zda za to více mohlo EET, nebo jiná opatření ze strany stále mocnějšího státu.

A bylo mi proto velmi smutno, když jsem si pár měsíců po spuštění EET v novinách přečetl, jak Ministerstvo zemědělství plánuje poslat stamilionové dotace na provozování venkovských obchodů a podporu podnikání na venkově. Je pro mě neuvěřitelné, jestliže stát během jednoho roku problém způsobí a v témže roce ho chce jinými a dražšími způsoby hasit.

Jak víme, Ministerstvo financí už reagovalo příslibem poslat do Poslanecké sněmovny novelu, která by měla největší přešlapy v zákoně o EET napravit. Ještě už teď je jasné, že ať už bude vypadat vládní novela jakkoli, samotnou podstatu EET nezmění, ale jen nastaví nové nespravedlnosti a dělicí čáry mezi jednotlivé skupiny malých a středních podnikatelů. Oproti tomu máme teď na stole čisté a srozumitelné řešení, které nefunkční a špatný nástroj ke kontrole výběru daní zruší. Můžeme ale občanům vyslat signál, že se umíme, nebo umíte poučit ze svých omylů a že vám všem záleží na tom, aby taková kontrola fungovala bez zbytečné represe a nedůvěry k většině těch, kteří podnikají poctivě. Jsem přesvědčen, že se na tak zásadních věcech je možné docílit shody, aniž by se někdo mohl cítit jako poražený, nebo jasný vítěz.